Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji zpravodaji, děkuji panu Kováčikovi a končím tento bod. Ještě mimo body s přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Děkuji za slovo.

Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno. Děkuji. Děkuji Pavlu Kováčikovi.